Pokud aktuální základ daně nebude vyšší než 20 % proti tomuto průměru, daň z mimořádných zisků bude stanovena ve výši 0 korun.

Zvýšení limitu povinné registrace z 1 na 2 miliony může nechat daňovým poplatníkům zhruba 10 miliard korun ročně, z toho, jak jistě všichni víte, je to sdílená daň, 6,4 by šlo na úkor státního rozpočtu, 2,6 miliardy na úrovni obcí, 1 miliarda na úrovni krajů.

Teď zkusím v krátkosti vysvětlit aspoň postoj Ministerstva financí k některým pozměňovacím návrhům. Pokud mě paměť neklame, bylo to přijato jednomyslně napříč politickým spektrem.

Děkuji, a nyní tedy můžeme přistoupit k otevření rozpravy.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Takže na jedné straně tady máme snahu o znepřehlednění dobře zavedeného systému paušální daně.

Prostě lidé si na to zvykli, živnostníci, je to dobrý systém a tohle ho zkomplikuje, a to mě velmi mrzí, proto jsem dala pozměňovací návrh.